Já to vnímám jako pozvání pro příště. Je to sice trošku zvláštní. Ale nemusíte to připravovat, je to všechno hotové. Stačí ve třetím čtení pro to zvednout ruku. Je únor, je nejvyšší čas, má to platit pro letošní rok.

Ještě máte šanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Prosím. Děkuji za slovo. Abych to znovu zopakoval když přece budu usilovat o podporu mého nějakého pozměňujícího návrhu někoho jiného, tak přece asi já za ním přijdu a vysvětlím, o čem je, a požádám ho o podporu, popřípadě si vysvětlíme nějaká stanoviska.

Prostě abych to řekl mně to v tom prvním čtení od kolegy Stanjury mrzelo a přišlo mi to poměrně farizejské vymyslet si nějaký pozměňující návrh a zkoušet někoho jiného, jak se zachová. Myslím si, že se můžeme chovat trošku jinak a férověji. Děkuji. Každopádně poprosím pana zpravodaje, aby přečetl v obecné rozpravě nebo řekl návrh na zamítnutí, které řekl ve své úvodní řeči, aby to zaznělo v obecné rozpravě. Řeknu. To jsem měl tak trochu pravdu. Ano, padl návrh na zamítnutí, který jsem přednesl již jako zpravodaj. Znovu ho opakuji. Podávám návrh na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu zákona. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím. Jeli tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Přivolám ještě kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat. Ještě přečtu omluvy, které dorazily.

Eviduji žádost na vaše odhlášení, tak vás odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili.

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 159. Tento návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání Pardon, omlouvám se, neviděl jsem. Je kontrola hlasování, takže vás požádám o chvíli trpělivosti.

Vidím pana poslance, že se hlásí. Prosím. Chtěl bych zpochybnit hlasování. Dám hlasovat. Ještě jednou proběhne kontrola hlasování. Nejsme v rozpravě, tudíž není možné dávat faktické poznámky. Je pouze možné vystupovat s přednostním právem. Týkáli se to hlasování, pane poslanče, prosím. Takže zpochybňujete hlasování. Mohu pokračovat, pane předsedo? Každopádně si myslím, že je v pořádku respektovat, že si někdo potřebuje zkontrolovat hlasovací listinu, než budu pokračovat, abychom se k tomu nemuseli vracet v průběhu dalších kroků.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 160. Námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí od pana zpravodaje Votavy.

Takže je to hlasování s pořadovým číslem 161. Přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti 64. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Nicméně vznáším námitku, že mi neumožnil závěrečné slovo předkladatele. Neumožnil jsem závěrečné slovo předkladatele. Je vznesena námitka, já o ní dám hlasovat. O vaší námitce, že jste nedostal slovo jako předkladatel na závěr projednávání. To znamená, že jsme nemohli hlasovat. Ano, máte pravdu.

Ano, máte pravdu, pane předsedo. Já předchozí hlasování prohlašuji za zmatečné a žádám vás, zda si vezmete závěrečné slovo jako předkladatel, abychom učinili jednacímu řádu zadost. Máte pravdu. Děkuji. Já mám tu sjetinu tam. Mluvím k těm, kterým takzvaně nefungovalo hlasovací zařízení, a bylo jich pět, kteří změnili názor. Mluvím k vám pěti. Stojí vám to za to? Proč si nepodržíte svůj názor já vás nebudu vyjmenovávat. Každý, kdo bude chtít, si ty sjetiny porovná, z prvního a druhého hlasování.